Děkuji také.

k tomu patří také další rozvoj silničních sítí.

K dotazu mě vede mimo jiné i úspěšná prezentace této akce, tohoto kongresu, která byla nedávno přednesena zástupci České silniční společnosti, právě podvýboru pro dopravu, a předpokládám, že tato akce by mohla být velkým přínosem nejenom pro celosvětovou silničářskou branži, ale i naši republikovou, která je její nedílnou součástí. Děkuji vám za odpověď na tyto otázky. Ano, děkuji. Vlastní příprava kongresu probíhá.

Další by měl vystoupit pan poslanec Jurečka, není tady. Paní poslankyně Hyťhová, není tady.

Ani jsem nečekal, že se na mě tak rychle dostane. Má interpelace je na pana ministra Blatného a bude ve stejném znění jako na nepřítomného pana ministra Plagu, který říká, že vlastně za omezení ve školách, za to, jaké školy jsou v provozu a tak dále, rozhoduje ministr zdravotnictví. Co se stane se školami? Platí to, že na tři týdny jsme nyní vypnuli školy, aby se situace uklidnila, a poté se ti žáci, kteří chodili do škol předtím, vrátí za všech okolností, nebo budeme teď tři týdny čekat, vyčkávat na to, co se bude dít, a teprve poté se rozhodneme a ze dne na den vypustíme třeba určitou skupinu žáků do škol a začneme řešit na poslední chvíli, že je budeme testovat, že jejich učitele budeme očkovat a tak dále? To znamená: Kdy se vrátí žáci do škol, mateřské školy, základní školy první, druhý stupeň, speciální školy či jiné ročníky? Za jakých okolností? Když se situace zlepší, když se zhorší, když bude stejná, nebo za jakýchkoli okolností?

Dostatečné množství testů, které i díky tomu, že jsou povinně zavedeny v ostatních podnikatelských subjektech a od příštího týdne i ve státní správě, bude dostatek i pro to takzvané samotestování, a rozhodnutí, v kterém konkrétním týdnu to bude, vám teď říct neumím, protože by to bylo slibování termínu, který se může, ale nemusí naplnit.

Děkuji za odpověď. Tedy pokud nedojde ke zlepšení situace, tedy pokud situace zůstane stejná nebo bude horší, nemůžeme počítat s tím, že se žáci vrátí do škol alespoň v takovém rozsahu jako před lockdownem. V případě, kdyby se to zlepšilo a opravdu jsme vrátili žáky do škol, máme připraveno testování? Máme hotové pilotní projekty na to, abychom byli schopni otestovat statisíce žáků, a máme na to testy, které jsou natolik spolehlivé, že jsou u této skupiny osob, tedy žáků, u dětí spolehlivé alespoň více než těch 50 %, co je teď zmiňováno.